Můžeme se bavit o těch parametrech, jo?

A takové ty vaše argumenty, že lidi nejsou... Ty vaše argumenty, že lidi nemůžou rozhodovat, že nejsou tak informovaní, to znamená, vy děláte z českých občanů jeden ze dvou nejhloupějších národů v Evropě? Dobře, jsou tam parametry, že se to těžko realizuje, ale mají ho tam. To je opravdu neuvěřitelné.

A tady bych rád zmínil opět našeho poslance Jaroslava Baštu, protože když byl zvolen naším poslancem za SPD, a znovu zopakuji, že je to tady ve sněmovně jediný signatář Charty 77, jediný politický vězeň, který byl za své názory v sedmdesátých letech dva a půl roku uvězněn ve vězení, tady se stal naším poslancem za SPD Jaroslav Bašta.

Vy jste nebyla ani ve vězení, ani jste nepodepsala Chartu. A vůbec, že k tomu mlčí i premiér Petr Fiala.

Ale přece jsem čekal, že budete mít nějaký etický mantinel, který jste prezentoval.

Protože já jsem slyšel nějaké informace, že se podsouvá hnutí SPD, že jsme proti armádě, když nechceme, když máme výhrady k té zakázce na ta nová bojová pásová vozidla pro českou armádu. Ale to přece není pravda.

Problém je v tom, že potřebujeme pro Českou republiku pásová bojová vozidla. My jsme pro tu modernizaci, určitě.

To znamená, dokážou překonávat řeky, Vltavu, Labe a dokážou se taky přesunout přes české mosty.

Nikoliv pro použití v České republice. A to je to, co tady musí zaznít.

Takže my chceme, aby se změnila strategie české armády na obranu českého území a obranu českých občanů. A na to aby se napasovala ta výběrová řízení na modernizaci a investic do armády.

Udělali to Slováci a Maďaři teď aktuálně.

A my přece teď potřebujeme investovat, když je rozpočet v takovém obrovském zadlužení a deficitu.

My přece potřebujeme... Ale my se nemůžeme proinvestovat, to není nástroj, tím, že investujeme do mnohem vyspělejší a bohatší německé ekonomiky. To doufám, chápe i ekonomický laik. Ve vládě. Já také nejsem nějaký věhlasný ekonom, ale ty zásady, nejsem ekonom, ale tyhle zásady jsou mi samozřejmě jasné. Takže náš návrh samozřejmě je, aby se tato druhá největší zakázka vůbec, kterou vláda má na starosti...

Ale to se musíme proinvestovat tím, že ty veřejné peníze, to obrovské penzum peněz budeme investovat do českých firem, do české ekonomiky, do českých zaměstnanců, do českých plátců daní, a protočíme ty veřejné peníze zpátky do českého státního rozpočtu.

A chci říct, že i z tohoto pohledu by to bylo to nejrozumnější řešení.

Nikoliv jen tak vyhodit peníze z okna pro zahraniční firmy.